Tam si myslím, že je to spravedlivější.

A my všichni víme, že musíme šetřit, protože hodnota platu v národním hospodářství byla od roku 2000, to znamená, je to dvacet let, s jedinou výjimkou, a to v roce 2012, vždycky, vždycky nižší než ukazatel, který máme nyní. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok bude jako dosud Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašovat ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv svým sdělením. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Paní vicepremiérka se odhlásila z rozpravy.

Čtu do 13 hodin, to znamená, že bude přítomen na ústních interpelacích. Do rozpravy obecné už nikoho nemám. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Mohu otevřít rozpravu podrobnou.

Nyní se jenom přihlašuji v podrobné rozpravě ještě jednou k němu a také sděluji, že tento pozměňovací návrh je v systému uložen, evidován, pod sněmovním číslem 6739.

Proto navrhuji zkrácení lhůty na sedm dní. Skutečně nepovažuji za adekvátní, aby platy poslanců příští rok rostly.

Ono to vypadá, že je to něco nového.

Stačí politická dohoda, nejlépe na úrovni vlády, změní se tabulky, platy se zvyšují. A je nanejvýš nepravděpodobné, že by v příštích měsících a možná i letech nějakým výrazným způsobem rostly platy v soukromé sféře. Ale myslím si, že tohle je krok správným směrem, aby se jako ten základ vzala průměrná mzda v celé české ekonomice.

Děkuji. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu mohu ukončit.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Mohu tedy ukončit druhé čtení.